Tady, a teď to řeknu bez jakéhokoliv politického zabarvení, konstatuji, že ty návrhy byly podávány z pohledu nebo z perspektivy čtyřech politických subjektů, tedy klubu hnutí ANO, poslaneckého klubu SPD a potom koalice SPOLU a koalice PirSTAN. Ještě několik dalších slov k tomu usnesení. Podle článku V, bod 1 našeho volebního řádu rozhoduje Sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud by Sněmovna ustavení některého výboru nepotvrdila, tak poslanecké kluby musí podle článku V, bod 7 předložit volební komisi nové návrhy. Takže říkám to proto, že za malou chvíli bude rozprava. Pokud by některý z klubů teď přišel s návrhem na změnu nebo úpravu, tak už to v tuto chvíli není možné, není možné tu kandidátku změnit nebo upravit. Další poznámka míří k organizačnímu výboru. Tady povím, že Poslanecká sněmovna přijala 10. listopadu svoje usnesení číslo 14, podle kterého má organizační výbor 16 členů, a to včetně předsedy a místopředsedů, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona. Vycházíme tedy z logiky, že pokud v některé z dalších tajných voleb bude to šesté místo místopředsedy obsazeno, tak pak podle politického klubu, za nějž bude místopředseda vystupovat, by hned následně muselo být jedno místo uvolněno ze strany řadových členů, aby byl dodržen ten počet 16. Další důležitá informace se týká těch poslanců a poslankyň, těch pěti, kteří teprve dnes složili slib.

Chybí tam jedno místo pro koalici SPOLU, s kterou to ale bylo dojednáno. Ta informace byla komunikována, takže není to chyba, ale je to záměr pro tuto chvíli.

Takže předpokládám, že další kluby v budoucnosti, v dalších dnech obsadí svá místa poslanci, kteří zatím v tuto chvíli jsou ve vládě, ale až nebudou, tak se ta místa uvolní a pak bude moci dojít ke změnám. To se dělá standardně pak v bodu, který se nazývá Změny v orgánech Poslanecké sněmovny, komise je vypisuje víceméně na každé schůzi Poslanecké sněmovny. Tak a nyní navrhuji, paní předsedající, abychom nejdříve vedli rozpravu o těch kandidátkách u všech výborů a po jejím ukončení, abychom hlasovali tady veřejně, aklamací o ustavení každého výboru zvlášť. Takže prosím o otevření rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Není tomu tak. Tak, děkuji. Já nyní budu číst každý jednotlivý výbor, o kterém budeme hlasovat, ale pouze pokud budete souhlasit, kolegyně, kolegové. Pouze ho představím, jeho název a řeknu ten počet a odvolám se na usnesení, které máte na stolech. Nebudu číst všechna ta jména. Bylo by to zbytečné. Není to potřeba ani pro stenozáznam, protože je to předmětem usnesení číslo 13 volební komise z 22. listopadu.

Takže můžeme zahájit, paní řídící, paní místopředsedkyně, a první prosím Sněmovnu, aby hlasováním odsouhlasila naplnění petičního výboru, který bude mít 16 členů.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme ustavili petiční výbor. Tak děkuji. Druhé hlasování bude o rozpočtovém výboru, který bude mít 25 členů. Ano, zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením rozpočtového výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pane předsedo, prosím, pokračujte. Zde se Sněmovna usnesla, že bude mít velikost 16 členů, takže prosím hlasování o kontrolním výboru. Ano, děkuji.

Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme kontrolní výbor ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte. Další v pořadí je organizační výbor, už jsem tu informaci řekl, je 16členný, ze zákona jeho členy je paní předsedkyně plus pět místopředsedů a dále dalších deset členů, v případě v dalších dnech nebo týdnech až bude zvolen šestý místopředseda, tak dojde k úpravě v rámci změn v orgánech Sněmovny. V tuto chvíli tedy organizační výbor plně naplněn v počtu 16 členů. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením organizačního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme organizační výbor ustavili. Pane předsedo, prosím pokračujte.

I tento výbor bude 16členný.